Paní poslankyně Pekarová Adamová, po ní pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. My tuto debatu vedeme už vlastně několik let a já si myslím, že je pořád ve stejném duchu, ve stejném gardu. Prostě někteří tvrdí, že je to opatření na ochranu zaměstnanců, a stále jsme tady mnozí z nás, kteří s tím nesouhlasíme, neslyšeli, proč jste si tedy, kolegové a kolegyně, vybrali jenom určitou skupinu, jeden sektor a proč jsme se tedy nezačali bavit i třeba o zavření restauračních zařízení a hospod. Vždyť tam pracuje celá řada dalších lidí, kteří by také rádi měli volno ve svátek. Nikdy jste na to neodpověděli, nebyli jste schopni říci, proč zrovna tedy tento sektor zaměstnanců pro vás má tu přednost před některými dalšími. Záměrně neříkám samozřejmě takové složky, jako jsou policisté, hasiči, zdravotní personál nebo třeba zaměstnanci rozhlasu a televizí, kteří určitě také ve svátek musí být v práci, protože tam se samozřejmě v mnohých případech jedná o záchranu lidských životů, majetku atd.

Já nechodím nakupovat ve svátky, pokud to není vyloženě nezbytně nutné, nebráním tady v tuto chvíli svůj nějaký pohled. Myslím si, že to je ale určitý pohled na svobodu občanů, co budou ve svém svátečním čase dělat.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom doplnil to, co tady zaznělo. Nejedná se jenom o zaměstnance, jedná se i o celé firmy.

A poslouchejte ten paradox.

Děkuji. Ano, prosím, máte slovo. Já jsem to už nevydržel.

Znova opakuji, my tady neříkáme, my tady vlastně jenom rušíme zákaz. My rušíme zákaz. My říkáme tu možnost. On říkal, že už jsou některé provozy nebo některé řetězce, které se samy rozhodly, že zavřou na všechny svátky i bez toho zákona. Nepotřebují k tomu zákon. A také mají kolem sebe všude konkurenci. Druhá. Jinými slovy, my neříkáme buď, anebo, že když se to dostane do toho zákona, že všichni budou mít automaticky otevřeno, všichni budou muset dodávat.

26. března tady budeme mít manželství pro všechny, takže tam to také platí ve všech zemích v západní Evropě, tak se těším, jak budete hlasovat a jak tímhle budete argumentovat. A když pak bude jiný zákon, tak tím zahraničím argumentovat nebudete!

Prosím, máte slovo. Já musím reagovat, protože to je to, jak se neposloucháme.

My právo a svobodu našich spoluobčanů shazujeme vůči zahraničnímu řetězci, který tady absolutně nenechá žádné peníze, které tady vydělá. Tak já jenom ještě jednou zopakuji. Já jsem tady nehájil ani jsem nic neříkal a nezpochybňoval, že dneska někteří si můžou rozhodnout, ale právě já bojuji za ty, kteří si rozhodnout nemůžou, kteří jsou dotlačeni smlouvou k tomu, že musí dodat zboží. Otevřeme velkoobchod, tím pádem pekař, který tam dodává ve všední den, musí dodat ve svátek, jinak má smůlu. Já se také nepletu do zdravotnictví, ani do školství, ani do jiných záležitostí, o kterých nic nevím.

To je zhruba 9 tisíc lidí. Paní poslankyně Kořanová bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Předpokládám, že pan místopředseda se hlásí s přednostním právem. Takže přednost mají faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Já zase musím reagovat. Zamyslete se nad tím, co tady zaznělo. Takže vy máte smlouvu s někým a vypovíte si tu smlouvu, abyste svým zaměstnancům řekl: běž domů. Investovali jste třeba 100 milionů a investici hodíte do koše? Neuděláte to! Neuděláte to, protože prostě vám jde o ty zaměstnance a jde vám o tu investici. Věřte tomu, že my, kteří podnikáme, my si nechodíme pro peníze, tak jako většina lidí, která pracuje ve státním sektoru.